Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já tady nehodlám dělat advokáta panu místopředsedovi Babišovi.

Na jedné straně sám říká, že tento návrh zákona podpoří, že chápe, že je potřebná tvrdší regulace tohoto finančního trhu.

Ale samozřejmě máte naprosto legitimní právo vznášet nějaké takové dotazy. To, že je potřeba tvrději regulovat tento trh, je naprosto zjevné, potřebné.

Vím, že asociace nějaký pozměňovací návrh sama připravovala, jestli se toho někdo chopí a osvojí si tento pozměňovací návrh, samozřejmě to bude otázka hlasování ve třetím čtení.

Prosím, máte slovo. Promiňte, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, není to nefér.

To je tak těžké pochopit pro vás pro všechny, co jste měli plná ústa konfliktu zájmů a boje proti korupci? Vždyť stačí jednoduchá věc a já tady o to pana ministra Babiše prosím, a o tom se nebude usnášet tato Sněmovna, zda by nemohl v zájmu transparentnosti zveřejnit restrukturalizaci úvěrů Agrofertu za poslední rok. Nechť si pak každý udělá obrázek, zda hrozí, nebo nehrozí konflikt zájmů.

Děkuji a nyní prosím k faktické poznámce pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

Já jsem si vědom této rétoriky, protože samozřejmě já jako bývalý volič pravice a pravičák pozdravuji tady pana poslance Laudáta jsem smutný, jak dopadla naše pravice, že nemá kromě antibabiš programu žádný program.

Celá státní správa byla zatížena minulé měsíce interpelací pana poslance Fialy o všech kontraktech skupiny Agrofert se státem. Samozřejmě když má někdo 300 firem, tak má různé kontakty se státem.

Takže já určitě udělám, co bude potřeba. Myslím si, že nikdo není transparentnější než já. Děkuji, pane ministře, za dodržení časového limitu. A nyní prosím faktická pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Náš program, pane ministře, není antibabiš, ale součástí našeho programu je boj proti korupci a konfliktu zájmů. A není věru naší vinou, že kam šlápneme, tam vyskočí Agrofert. To tak prostě je.

Pokud se vlastník takové korporace, která je zatížena 25 miliardami, stane prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, tak si myslím, že veřejnost by od něj možná mohla chtít trochu větší transparentnost, než ukládá obchodní zákoník.

Když napíšete žádné, budeme všichni šťastni. Prostě tady ta transparentnost logicky musí být větší, abychom si byli jisti.

Můžete být úplně v klidu. Pokud je ovšem podpora Babiše programem vašeho hnutí, tak v tom se neshodneme, ale já vás z toho neobviňuji na rozdíl od nás.

Nic takového tam není.

Ale mohu ubezpečit vás, vaše kolegyně, vaše kolegy, že naším programem v žádném případě není antibabiš, a myslím, že to dokazujeme každý den. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.